Na stránce výdajů je to potom výrazné omezení zbytných výdajů státu, například snižováním byrokracie, omezením plateb solárním baronům anebo zrušením nákupu předražené armádní výzbroje ze zahraničí.

Určitě jsme pro modernizaci armády, to v každém případě, ale jiným způsobem. Musíme na to samozřejmě mít peníze, to je prostě důležité. Zřídili jste tady minulý týden nový státní úřad za miliardu korun s více než 200 zaměstnanci, aby měli zase Piráti a další vládní představitelé, představitelé vládních stran, aby měli různé politické trafiky. Dále samozřejmě jsme toho byli svědky i dneska, kdy jste si tady prohlasovali, nově jste si prohlasovali, že se zruší odborní náměstci na ministerstvech a místo toho že si vaši ministři můžou jmenovat neomezený počet politických náměstků, takže další stamiliony navíc vysáváte ze státního rozpočtu úplně zbytečně. Pochopitelně to jsou ty věci, kdy vy jdete přesně opačným směrem, místo abyste snižovali byrokracii a snižovali zbytné výdaje, tak k tomu přistupujete přesně naopak.

Samozřejmě, ruku v ruce s tím samozřejmě odmítáme, hnutí SPD odmítá, bezprecedentní zadlužování české republiky vládou Petra Fialy.

To by se mělo hlasitě pojmenovat, a proto o tom taky tady hovořím.

My principiálně SPD nesouhlasí s pobytem žádných cizích vojsk, my nechceme žádná cizí vojska na území České republiky. Žádná cizí vojska.

Situace je skutečně mimořádně vážná, teď občanům přichází další a další zálohy, dalším a dalším občanům v lednu budou přicházet další zvýšené zálohy, občané jsou opravdu zoufalí, těch občanů přibývá.

Už bude prosinec, vláda neustále na něco čeká.

Takže já si myslím, že opravdu je namístě vytvářet maximální politický tlak na vládu Petra Fialy, protože situace pro občany i pro firmy a pro jejich zaměstnance začíná být úplně neúnosná. Děkuji za pozornost. Děkuji. Zazněl tedy jeden návrh nového bodu.

Děkuji, paní místopředsedkyně.